A jinak opakuji, mám sama velký zájem na tom, aby se pomohlo těm, kteří nikoliv vlastním zaviněním se dostali do nedobré situace, ve které se nyní ocitli, a myslím si, že samozřejmě prodlužování doby a váhání třeba při projednávání tady ve Sněmovně by mohlo vést k tomu, že by se jejich situace výrazně právě ještě v době nouzového stavu zhoršovala.

Myslím si současně, že naše veřejnost ocení, že se tímto tiskem zabýváme tak důkladně, že to není tak, že by řekli, že něco zdržujeme. Já si také myslím, že pokud budeme chtít, v klidu druhé čtení v blízké době ukončíme a i některé pozměňovací návrhy, které můžou znít jako překvapivé, budeme mít dostatek času projednat.

Děkuji.

Budou další faktické poznámky. Prosím. Děkuji za slovo.

Já mám za to, že takový návrh již padl.

Neprošel obecný návrh. Je zde žádost o odhlášení.

Pan poslanec Kaňkovský. Zkontrolujte si všichni, že jste přihlášeni, prosím.

Takže v tuto chvíli jako předseda stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na nejbližší schůzi jako svůj podnět tento návrh přednesu. Ano, děkuji. Vypadá to, že jsme dosáhli potřebného kvora, tedy můžeme hlasovat. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Čili ten, kdo nechce tyto věci řešit, je bohužel, je mi to líto, hnutí ANO. Co doplnit jiného?

To je vizitka vašeho hnutí, to je vizitka dnešního jednání. Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Navrkal, poté pan poslanec Nacher, vidím paní poslankyni Valachovou.